Ohrožení a management.

V opačném případě by měl směřovat k obnově původního vodního režimu.

Rozšíření.

Ohrožení a management.

Po mechanickém narušení nebo odstranění porostů dokáže většina typů této vegetace regenerovat, to však často není možné kvůli zániku stanoviště.

Struktura a druhové složení.

Porosty jsou často tvořeny pouze jediným druhem.

Ekologie.

Některé druhy snášejí i periodické vysychání.